Mlčte! Nic nebude!

Každý má nějaké priority, někomu stačí méně, někdo si vyjedná více.

Vzpomeňme, když jsme minule volili už nevím, který to byl fond nominant hnutí ANO těsně mu to uniklo, nominantka hnutí komunistické strany skvěle, 120 hlasů, je to tam.

Někdy přitvrdí a říká: Bude velký problém. A chci těch 20 mld.!

Nepřítomná ministryně práce a sociálních věcí chtěla 11 mld.

Každý zaměstnavatel vám řekne, že nejsou lidi. Ti, kteří nepracují, nechtějí pracovat. No to by mě zajímalo, co s tím bude dělat paní ministryně.

Vyhozené peníze.

Tam a zpátky? Tři celé šest miliardy. Ale jak říkal Jan Hamáček, byl to problém. Byl to velký problém.

S tím bezesporu přijdeme. Mohl bych v této chvíli navázat na pana prezidenta. Dneska mi teda chyběla věta, to se musím přiznat, že investice nemají hlasovací právo. Každý rok kritizuje pan prezident, oprávněně kritizuje, zvyšující se počet úředníků.

Tak jako ušetřit, že mi ještě přibude, to je skutečně šetření?

Tomu já rozumím.

Není tam.

Tomu já rozumím.

Firmy, zaměstnavatelé, zaměstnanci, živnostníci.

To není řečnická otázka, já odpovím za ni. Nenavrhla.

Takže nemaťme veřejnost. Důchody v průběžném systému neplatí ani vláda, ani parlament, ale daňoví poplatníci.

Pro ty, kteří by si mysleli, že dvakrát říkám to samé, malé edukativní okénko. To jsou ti, kteří zaplatí 525 mld.